Jak si vy můžete dovolit tady říkat, ukazovat na opozici doprava a říkat, že: Nic jste neudělali?

To bych pochopil.

Já vás, pane premiére, žádám, a žádám i pana ředitele veřejné zdravotní pojišťovny, ať ta brožura nevychází.

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové.

A toto se děje v síti komplexních onkologických center.

Komplexní onkologická centra v České republice jsou nastavena velmi dobře a to, čím by se mělo Ministerstvo zdravotnictví trápit a čím by se vláda měla trápit, je dobudování komplexního onkologického centra v Karlovarském kraji. To je skutečný problém, aby tam bylo kvalitní komplexní onkologické centrum. To, čím by se měla trápit, aby ta centra v každém kraji byla standardně kvalitně vybavena nejenom technikou, ale aby byla vybavena i materiálně tak, aby ta péče byla srovnatelná.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Je to spíše faktická poznámka, ale nejsme v rozpravě. Tady zaznělo jedno tvrzení, a sice že na rakovinu neexistuje vakcína. Tak rakovina neboli zhoubné bujení je soubor mnoha různých onemocnění, která mají různé příčiny, nicméně existuje lidský papilomavirus, na který...

Už nemám žádné...

A pokud došlo k vydání tohoto propagačního volebního materiálu, tak byste to měl uhradit ze svého a zajistit vydání brožury, která bude tak, jako byly všechny ostatní brožury, apolitická, to znamená, aby ji vydávaly odborné společnosti. Není opravdu žádný důvod, proč tři měsíce za peníze českého zdravotnictví rozesílat vaše fotografie do všech českých domácností, které jsou u VZP.

Prosím, máte slovo.

To není odborník, podle vás?

A to není vaše specializace.

Pan Astl rakovina nádorů hlavy a krku.